Samozřejmě že ten problém v sobě má ještě jednu jednotku, to je problém toho, že s takovým vyšetřením na přítomnost drogy by měli být seznámeni rodiče žáka.

Vzhledem k tomu, že tento problém v tomto zákoně vypadá jakoby okrajový, ale pro mne je velmi zásadní, připravil jsem pozměňovací návrh, ke kterému se potom v podrobné rozpravě přihlásím. Pozměňovací návrh, který tuto možnost testování žáka na přítomnost drogy bez souhlasu rodičů prostě neumožní. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu poslanci Svobodovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, poslední přítomná, dámy a pánové, už toho hodně zaznělo, tak se pokusím být také stručný. Začnu tak, jak jsem začínal v prvním čtení: Jsem ve střetu zájmů, jsem kuřák, občas a s chutí si dám skleničku alkoholu, takže v obou částech, které se zákon snaží regulovat, na rozdíl od těch, které nereguluje, jako jsou drogy, jsem potenciálně závislou osobou. Já si... ... připadám vcelku zdravý.

Budu vystupovat ještě v podrobné rozpravě, protože jsme tady v mimořádně složité situaci, kdy řada návrhů vzniká až úplně na poslední chvíli, a pokládám celý průběh toho projednávání za mimořádně nešťastný. Ono už toho hodně zaznělo od mých předřečníků.

Vláda ho zjevně četla jenom velmi, řekněme, selektivně.

A teď jsme v situaci, že bylo schváleno vlastně naprosté minimum návrhů na výborech. Já se to snažím poměrně pečlivě hlídat, ale je opravdu mimořádně složité se v tom vyznat, co se bude projednávat, v jakou chvíli, které návrhy si budou vzájemně protiřečit a které nebudou. Pokládám to za velmi nešťastné.

A pak se teprve v průběhu jednání začalo ukazovat, jaké absurdity tam jsou.

Což by ovšem znamenalo, že u žádné pumpy nemůžu prodat láhev vína komukoli, kdo se tam zastaví, protože nepochybně je to prodej, nepochybně je to osoba, která bude posléze řídit. Že si ho otevře až doma nebo že ho veze na oslavu někomu úplně jinému, bylo všem tvůrcům doba z ministerských lavic úplně jedno, protože oni chtěli páchat. Já na to poukazuji jenom proto, protože mám část návrhů, které se pokoušejí nějakým způsobem regulovat to, co jsem věděl, že bude problém. Ale je bohužel část návrhů, které budu muset přednést až v podrobné rozpravě ve druhém čtení a zdůvodnit je až v této podrobné rozpravě, protože v podstatě navazují na to, co nám tady dnes bylo rozdáno od pana zpravodaje a co předpokládám, že v nějaké míře projde, a tam budu chtít dělat jenom nějaké dílčí úpravy.

To jsou snad ty obecné poznámky.

Ale zato je představa, že můžeme dát obci pravomoc zregulovat, kde se na veřejném prostoru bude kouřit, kde se na veřejném prostoru bude pít. To myslím, že jsou takové trochu nedomyšlenosti. Místo toho, aby se regulovaly ty skutečně nebezpečné věci, jako jsou právě zakázané drogy a jejich substituty, tak se pořád snažíme maximálně regulovat drogy nezakázané, které společnost používá, jako je alkohol a kouření, a to ještě maximálním způsobem.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Štěpán Stupčuk. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já mám za to, že zde existuje, jak poslouchám tu diskusi, určitý všeobecný konsenzus na dvou věcech. Ten první je, že kouření je nezdravé a že škodí zdraví. Jsem rád, že ta diskuse se o tomto nevede. Považoval bych ji za zbytečnou. Současně mám za to, že tady panuje všeobecný konsenzus na tom, že by se nemělo kouřit v restauracích. To, o čem tu vedeme diskusi, je samozřejmě hledání míry přiměřenosti regulace konzumace tabákových výrobků. Já bych zde chtěl hovořit o pozměňovacím návrhu, který jsem si dovolil připravit jako takový určitý podle mého soudu rozumný kompromis. Podstata mého pozměňovacího návrhu v oblasti regulace tabákových výrobků, ke kterému směřuje, vychází z těchto zásad: První zásada je absolutní zákaz kouření v restauracích jako první, nepodkročitelné pravidlo tohoto návrhu.